Takže není pravdou, že se převedly silnice bez prostředků. Já vás požádám o klid! Ještě jednou vás prosím o klid! Rovněž musím důrazně upozornit na skutečnost, že stávající podoba návrhu znemožňuje jeho aplikaci v praxi, a to zejména z následujících důvodů. V návrhu není stanoven způsob zveřejnění procentních podílů jednotlivých krajů, a to buď pro daný rok, nebo na delší období. Za druhé, postup výpočtu podílu krajů na stanovené části výnosů sdílených daní, který je popsán v novém odstavci 2 v § 3, není jednoznačný a může vést k chybné interpretaci. Za třetí, problém je rovněž se zdrojem dat o délce silnic druhých a třetích tříd.

Ještě mi dovolte na závěr říct, nechci tady vykopávat příkopy mezi vládou a jednotlivými kraji.

Ale musela jsem připomenout tuto historii.

Děkuji vám.

Takže ovšem máme tu jednu faktickou poznámku, což je také předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Takže vaše dvě minuty, pane předsedo. Prosím, máte slovo.

Ne, my jsme chytřejší.

Ale není to produktivní.

A stovky žádostí, které bude následně někdo kontrolovat. Má to smysl? A jsem proti. Tomu bych rozuměl. A když budete zlobit, tak vám je nedáme, protože tam najdeme nějaký technický problém.

Tak mám tady tři faktické poznámky.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Prostě vezmeme samosprávnou zodpovědnost obcím, krajům, městům v České republice, ale my vám slíbíme, že vám ty peníze nějakým způsobem do těch obcí a měst pošleme. To je zase centralizace moci, centralizace finančních toků v této zemi. Tady přichází návrh tří krajských zastupitelstev, který má jasné řešení situace. Vždyť byste oprostila hejtmany od každoroční ponížené cesty do Prahy, aby přijeli a bavili se s vámi a prosili vás o to, ať jim pustíte tu nějakou korunku na ty krajské silnice druhých a třetích tříd, které musí spravovat. Ale ono to jde udělat systémově. A stále je to stejná písnička několik týdnů. Vykompenzujeme to obcím, krajům, městům na dotacích. A proč? Tak jim ty peníze neberte, nechte jim je nebo jim je novým rozpočtovým určením prostě přikažte!

To nejsou nějaké velké státní hladové zdi, kam nikdo nedohlédne. Tady je kontrolují lidé každý den.

Vaše dvě minuty, prosím.

Já si pamatuji debatu, když se rušil druhý pilíř, který byl nefunkční, a poprvé jsme dali peníze na rozvoj silnic druhých a třetích tříd. Samozřejmě že jsme navrhovali, aby to existovalo nějakým způsobem opravdu funkčně, aby to mělo systém.

To je přeci samozřejmě možné!